Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, my se znepokojením sledujeme kroky vlády v oblasti rozpočtové politiky.

A samozřejmě u takových dávek vždycky hrozí, že se to bude potom opakovat a ten stát to zatíží dlouhodobě. Některé kroky samy o sobě jsou správné, některé jsou sporné.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za dotaz. Naopak.

Žádné drama není.

Správná politika.

Samozřejmě se vyvíjel velice špatně výběr pojistného, ale to jsme měli už v minulosti. A ty důchody samozřejmě zaplatíme, jak jsme to slíbili.

Nechceme dopustit, aby se neinvestovalo. Takže já myslím, že v tomhle směru je potřeba vnímat tu situaci. Jsem přesvědčen, že z hlediska zadlužení budeme určitě v první pětce, tak jak jsme byli doposud.

Brali lidem peníze. Důchody nula! Všechno.

Děkuji. Doplňující otázka? Prosím, pane poslanče. Vy jste hovořil o těch rozpočtech na tento a na příští rok, kde já souhlasím se snahou vlády podpořit investice. Ale já jsem mluvil o tom, že vy berete z těch rozpočtů nějakých 150 mld. dlouhodobě, prostě každý další rok, jeden, dva, tři, deset let, prostě pořád tam je teď 150 mld. minus kvůli těm opatřením, která navrhujete, tam není žádné časové omezení, tam není nic, že to je jednorázové protikrizové opatření. Tam se dlouhodobě snižují příjmy a dlouhodobě se zvyšují výdaje. Prostě dělá to schodky, které nejsou udržitelné.

Děkuji.